Děkuji.

Pan poslanec Korte, potom pan poslanec Koubek. Prosím o strpení. Děkuji, pane předsedo.

Znáte rakouský státní znak? Určitě ano. Prosím pana poslance Koubka. A ještě zde mám faktickou poznámku pana poslance Nekla, který dostane prostor hned poté. Chtěl jsem panu poslanci Zavadilovi. Když jste ve své úvodní zprávě, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, když jste říkal, že na to lidé v této oblasti obchodu čekají, až ten zákon bude propuštěn do třetího čtení a bude schválen, jenom jste neupřesnil, zdali čekají na co. Na to, až jim snížíte mzdu za to, že nebudou moci o státních svátcích pracovat? A druhá moje poznámka. Není to tady tak dlouho, co jsme tady projednávali novelu zákona, která by umožnila horníkům odejít dříve do důchodu. Bylo tady upozorněno na to, že se budou otevírat dveře i pro další profese, kde lidé těžce a náročně pracují. A uběhl asi týden a v novinách se objevila zpráva, že zaměstnanci pracující v oblasti dřevozpracujícího průmyslu by také chtěli odcházet dříve do důchodu. Je to prostě otevírání jenom dalších dveří. A já se ptám: A které další profese se ozvou a koho tady pan poslanec Zavadil bude příště prosazovat, aby také v neděli, resp. ve státních svátcích nemuseli pracovat? Proč zrovna maloobchod? A kdo bude další? Opravdu, otevíráme dveře dalším a dalším. A prosím, řekněte tedy, které asi profese přijdou a kolik to následně potom může také stát. Prosím pana poslance Nekla s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Co to přinese České republice, tady padlo. Samozřejmě že nic.

Proto i ta sobota, neděle, státní svátek jsou pro ně dobré, protože to jsou prachy, které potom oni mají jako zisk. A teď bych se chtěl zeptat zcela vážně, prosím vás. Pokud tedy víte, kolik stojí rohlík, chodíte do obchodu, nebo kolik stojí máslo.

Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zavadila.

Víte vůbec, jak se platí v těch řetězcích? Takže oni nemají újmu na mzdách, ale mají skutečně za to jenom a pouze to náhradní volno. Druhá věc.

Já za to nemůžu, že zrovna shodou okolností pravice dostala tak málo ve volbách. Ještě jedna faktická, pan poslanec Adamec.

Nemůže se chovat jinak, já to chápu. Měl jsem poznámku na to, že ne všechny řetězce jsou zahraniční. Znám i české řetězce. A padla tady otázka, kdo z toho bude co mít.

Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že jsou tam nízké platy, že někdo nechce dělat, to je pravda. Nechme trh trhem, protože trh si poradí. To byly všechno faktické poznámky a nyní snad už bude prostor pro pana poslance Pilného, po něm paní poslankyně Věra Kovářová. Ne, pardon. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. To, jestli ekonomika roste a jakým způsobem vypadá, závisí, ačkoli to někdy v Poslanecké sněmovně tak nevypadá, závisí na tom, jak fungují podnikatelé. Jestliže fungují podnikatelé, vytvářejí pracovní příležitosti. V maloobchodě je to závislé také na tom, jestli jim do obchodů chodí zákazníci. Tohle všechno funguje. Řetězce sice nevytvářejí nijak extrémní zisk, ale vytvářejí pracovní příležitosti a funguje to. A teď ve jménu sociálního inženýrství a takové té odborářské strategie máme tohle schéma, které funguje, narušit.

To už tady bylo několikrát probíráno.

Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou. Vážené dámy, vážení pánové, snažím se pochopit důvody, které vedly předkladatele k předložení tohoto návrhu. Moc se mi to nedaří. Obávám se totiž, že jde o klasický příklad páchání dobra. Jde o regulaci někoho, kdo o ni sám nestojí.

Vím, že to sice není příliš systematické, ale tak to prostě je. V případě schválení předloženého návrhu tuto možnost pro pracovníky ve větších obchodech výrazně omezíte.